Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se také vyjádřil k daňovému balíčku, i když toho bylo už řečeno mnoho, těch příspěvků bylo mnoho, tak já jsem skutečně svůj pří příspěvek velice zkrátil, abych se zbytečně všude neopakoval. Chtěl bych jenom upozornit na některé dopady daňového balíčku. Ve své podstatě žádná skupina obyvatel si nemůže být jistá kroky vládnoucí pětikoalice a vlastně stát neušetřil ani mladé lidi. Je zřejmé, že vláda svou deklarovanou fiskální konsolidaci založila a povýšila jen na zdražování a rušení výhod těm občanům, které si vybrala.

Vláda nepomáhá příliš studentům ani na vysokých školách, kde se zdražuje logicky život na kolejích, ruší se jim slevy na dani. Přitom podíl vysokoškolsky vzdělaných v populaci 25 až 34 let, což jsou vlastně ti, kteří skončili vysokoškolské vzdělání, je v České republice jeden z nejnižších v celé Evropské unii. Koaliční strany před volbami slibovaly, že rozhodně nezvýší daně. A jaká je skutečnost? Co nás tedy čeká? Dojde ke zrušení systému tří sazeb DPH. Dvě snížené sazby, které byly dosud ve výši 10 a 15 %, splynou do jedné snížené sazby 12 %. Základní sazba ve výši 21 %, zůstává v platnosti. Služby a zboží, které dosud podléhaly desetiprocentní dani, podraží o dva procentní body.

Za poznámku stojí přeřazení novin a nápojů do základní skupiny, kdy tady už několikrát zmiňované, že například pornografické časopisy budou zatíženy menší sazbou nežli noviny, které to štěstí nemají. I když původní záměr znevýhodnit nezdravé slazené nápoje se tedy poněkud vytratil. Dalším dopadem bude sociální a zdravotní pojištění živnostníků, kdy povinný vyměřovací základ osob samostatně výdělečných činných by se měl z 25 % průměrné mzdy navýšit až na 40 %, přičemž by v prvních třech letech podnikání měl zůstat snížený základ.

Vlastně jedná se o dvojnásobné navýšení a pravidelná valorizace. Zvýšení daně z nemovitosti na zhruba dvojnásobek se dotkne drtivé většiny českých domácností, protože struktura vlastnického bydlení v České republice je odlišná od zahraničí. V České republice bydlí ve vlastnickém bydlení zhruba 80 % populace. Proto nelze porovnávat daně z nemovitých věcí mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. Nelze ani akceptovat argument, že jde o navýšení jenom o stovky. Na jedné straně to nemusí být pravda. Jsou lokality, kde to může být výrazně více. Ale je nevyhnutné brát toto navýšení nemovitých věcí v kontextu celého daňového balíčku.

Velkým problémem jsou ceny nemovitostí v České republice. Nacházíme se v krizi bydlení. V poslední době obrovsky narostly ceny nemovitostí. Já jako člověk, který dělám celý život ve stavebnictví, tak skutečně někdy až se z toho zatočila hlava, protože ty ceny vyrostly do úplně neuvěřitelných a nesmyslných výšin. ale naštěstí v poslední době se to skutečně stabilizuje. Přesto si myslím, že zvyšování daně z nemovitých věcí je cesta špatným směrem. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Pan Stanjura neřekl, že nemáme katastrofální, on řekl, že nejsme v takovéto vyhrocené situaci. Necituji ho úplně přesně. Pan Fiala říká: Jsou to nepopulární věci. Pan Stanjura říká: Jsou to nepopulární opatření. Oba dva se shodnou na tom, že to jsou, že to je, že vlastně tu zátěž ponesou lidi.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, i já bych ráda v obecné rozpravě vystoupila ke konsolidačnímu daňovému balíčku, který tady je a v úvodu musím říct, že pan ministr financí včera říkal, jestli je nutné konsolidovat veřejné finance. A myslím si, že jsme se spolu shodli, že ano. Ale já bych své vystoupení právě rozdělila, že mně vadí, že to, co se tady předkládá, tak se především dotýká těch daní a daně z nemovitosti, daně z příjmu právnických osob, navýšení daní u různých věcí, jako jsou kadeřnické, holičské služby a tak dále, ale prakticky v tom materiálu nejsou ty výdaje. A proto zatím to působí a proto říkáme, že to je konsolidační daňový balíček.

A jestli tady sedíte v těch poslaneckých lavicích, tak běžte do těch měst a obcí a zeptejte se těch lidí. Máme nespočet politických náměstků. Schválili jste si nový služební zákon. Pan ministr financí tady včera obhajoval ty své lidi, které má na svém resortu.